Tolik návrh procedury. Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Schodek rozpočtu pro příští rok následuje po nejhlubší celosvětové recesi od konce druhé světové války.

Státní rozpočet a veřejné finance ale nejsou jen účetní kniha.

Na tak vysoké schodky nejsme v České republice zvyklí, naštěstí. Přesto považuji za stěžejní, aby státní rozpočet plnil i nadále svoji makroekonomickou funkci, aby pomáhal stabilizovat ekonomiku v příštím roce.

V neposlední řadě jde 4,4 mld. navíc regionálnímu školství. Celkově pro návrh státního rozpočtu ale platí jedno jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty.

Jsem toho názoru, že dlouhodobější stagnaci nebo opakování recese si prostě nemůžeme dovolit. Stejně si nemůžeme dovolit rozpočtové provizorium, ovšem z úplně jiného důvodu, než si někteří z vás zřejmě myslí.

Provizorium by pak zvýšilo již tak extrémní míru nejistoty. A teď prosím věnujte pozornost tomu, co to vlastně to rozpočtové provizorium je, protože možná úplně detailně to všichni nevíte. Plánované výdaje státního rozpočtu by naopak rozpočtové provizorium navýšilo.

Sem patří i projekty pro obce a kraje. To jsou důsledky rozpočtového provizoria. Na jedné straně umožní ještě o jedno procento HDP zvýšit schodek, na druhou stranu zbrzdí některé rozjeté akce či alokovanou pomoc z letošního roku. Jsme ale již ve třetím čtení návrhu zákona.

Navíc některé z nich představují i snížení výdajů spolufinancovaných prostředky Evropské unie.

To se týká i vládní rozpočtové rezervy. Ta činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Ve vládním návrhu zákona byla navržena rozpočtová rezerva na 0,36 % celkových výdajů, což je 6,5 mld. korun. Pozměňovací návrhy, které znamenají snížení rozpočtové rezervy pod zákonnou hranicí, jsou opět nehlasovatelné. Podrobnosti o pozměňovacích návrzích jsou uvedeny ve sněmovním tisku a svoje stanovisko potom k jednotlivým návrhům sdělím bezprostředně před jejich hlasováním. Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vystavěli jsme v rámci společenských, ekonomických a politických možností návrh rozpočtu, který pomůže překlenout propast tak nešťastně letos otevřenou nemocí COVID19.

Dovolte prosím, abychom v tomto úsilí pokračovali.